Ihned bylo vypsáno nové výběrové řízení na doplnění pátého člena rady.

Jinak žádný akutní aktuální problém s nějakým rozhodnutím rady jako takové nehrozí.

Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Spíše jenom poděkování paní ministryni za odpověď a prosba.

Paní ministryně?

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, paní ministryně.

Druhá věc, která se týká rent horníků a souvisí i s tímto zákonem, ale i dalším, je problematika možného odebírání rent, které jsou přiznány pro určitou chorobu, a objevíli se jiná choroba, tak o tu rentu ti horníci přijdou. Tato praxe vznikla možná špatnou aplikací pokynů, které vydalo vaše ministerstvo v rámci využití pojišťoven, které kontrolují pokračující nemoc.

Paní ministryně?

Děkuji.

Děkuji. Takže prosím.